Děkuji za slovo, paní předsedající.

Takže prosím, aby mi pan ministr zodpověděl tyto otázky. A pak tady byla ještě jedna otázka, kterou mají oni na to, aby pro tyto projekty byly navýšeny alokace v rámci jejich projektů. Děkuju.

Na úvod chci říci, že já i ty klikací výzvy odmítám a nepovažuju to za správný systém. Ve všech výzvách, kde to lze, tedy přenastavujeme podmínky, aby k takzvaným klikačkám již v budoucnu nedocházelo.

My jako řídící orgán nejsme úplně kompetentní třeba k oblasti školství a ve vámi inkriminované výzvě na školy, což je bohužel jediný program větší investiční v České republice. V podstatě nakoupili jsme takové parametry, že kritéria splňovaly školy bez přesnějšího zacílení a omezení, což třeba v případě mateřských školek jsme to dostali dobře předpřipraveno už od gestora, a tam k tomuto nedošlo. Já bych chtěl uvést, že asi kritériem je takzvaná klikačka hrozí v případě, že je příliš velký zájem na příliš malý objem peněz. Takže prvním řešením je skutečně to zacílit, dát ty parametry tak, aby to nebylo pro úplně každého, což samozřejmě u projektů, které byly připraveny v IROPu, je problém, protože pak jste zase označen za toho, kdo mění pravidla v průběhu, i když to eliminuje určitý krok, určitý počet žadatelů.

Odložili jsme je. Myslím si, že v danou chvíli to je takto žádoucí.

To znamená, že nemůžete jakékoliv peníze z jednoho programu dát do jiného, musíte držet tu koncentraci. A já i tak, jak se tady usnesla Sněmovna, když ty výzvy probíhaly, samozřejmě další variantou je do tohoto typu výzev použít i peníze ze státního rozpočtu v nějaké debatě o uspokojení této potřeby.

Pak už ten systém běžel dobře a pokud vykazoval nějaké časové rozteče, normálně vypořádáváme i tak zvané reklamace tímto směrem. Děkuji panu ministrovi, pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Děkuji panu ministrovi za tu odpověď.

Pro rozpočty těch obcí je to velmi tragické, tak jsem se chtěl zeptat, jestli budete pracovat na nějakém přilepšení, protože ta situace opravdu nastává a bude problematická. Paní předsedající určitě zná své story se školami ve středních Čechách, a bylo to velmi nezbytné a jsme tam zpátky. Děkuji. Budu ještě reagovat. Věřím, že jako ministerstvo nejenom ohledně žadatelů, ale ona tam je i nějaká petice, která asi vznikla na poli Senátu, která sdružuje ty starosty, tak každou jednu individuální žádost nebo nějaké nesrovnalosti samozřejmě vypořádáváme.

Opět je to otázka financí, které tam jsou.

Jenom znovu řeknu, Ministerstvo pro místní rozvoj není ministerstvo, které staví školy, nicméně ty peníze lze použít i na nějaké rozšíření kapacit.